Nechci vás strašit, ale pozor, pozor, hrozí nám. No, pan ministr nás straší. Nic jiného neříká. Pořád říkáme ten zlý Brusel. Ale jsme členy Evropské unie, nebo ne? Jsme tam schopní obhájit něco, nebo ne? Já doufám, že to tak není. Úplně absurdní!

A zase příští vláda bude zachraňovat vaše nevyčerpané peníze. Hrozí, hrozí.

Takže posuzujme ty návrhy, zda jsou ku prospěchu věci. My jsme pro ten návrh zákona ve Sněmovně nehlasovali, z mnoha důvodů, nebudu je opakovat. Nicméně dneska máme pouze tři varianty: nebude nic, bude senátní verze, nebo sněmovní. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Děkuji za slovo. Dovolte, abych trošičku zareagoval na předřečníka i na pana ministra. My se tady opravdu furt něčím strašíme. Jednou říkáme Evropská komise, Evropská unie to chce.

Jenže my tady pořád sami sebe strašíme, že Evropská unie nám to nařídí. Poté se nedivte, že občané České republiky jaksi mají nedůvěru v tu Evropskou unii, která je spíš tím byrokratickým aparátem ve finále, který něco nařizuje, někde odněkud z Bruselu, ze Štrasburku. A my ještě navíc přitvrdíme.

Ve finále se pak ukáže, že Evropská unie řekne no ale my jsme to tak nemysleli, že musíte být natolik tvrdí, to už se ukázalo taky u některých zákonů, že se ukázalo no, ale ono to vlastně bylo trošičku myšleno méně měkčeji, a takovéhle věci. Takže říkám, my se tady strašíme.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Přečtu omluvy.

Nyní přistoupíme k řádně přihlášeným do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Kolovratník. Dobře, v tom případě pan poslanec Kolovratník. Dobrý večer, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. To je ta výhoda řádných přihlášek. Kdo se přihlásí řádně, počká si a nakonec se dočká. Ale aspoň není limitován těmi dvěma minutami. Já své vystoupení rozdělím na dvě části. V té první chci apelovat na to, abychom nezapomněli, co je vlastně meritem tohoto bodu, té novely stavebního zákona. A tady chci podpořit paní ministryni Šlechtovou a přimluvit se za ni. Ona už to tisíckrát říkala na tiskových konferencích a seminářích tady ve Sněmovně i v Senátu.

Týká se to rodinných domků, týká se to malých, středních a velkých developerů, onoho plánu na sloučená řízení, ať už územního řízení, EIA, nebo stavebního povolení. To je to meritum zákona. A já chci říct, my jsme s kolegy ministry, kterým za to chci moc poděkovat, na tom opravdu odpracovali nechci říct, že stovky, ale možná stovky hodin vzájemnými debatami s Ministerstvem pro místní rozvoj, MŽP.

Dnes máme dnešní datum, je to tak, jak to je, a ta debata je takto ložená. A já teď v té druhé části svého vystoupení, své argumentace, budu mluvit právě o dopravě a o pohledu toho sektoru dopravy a dopravního stavitelství. Já musím říct, že jsem rád, jak to nakonec dopadlo. Nám se pro dopravu spousta dobrých a drobných vylepšení povedla do toho zákona vyjednat, odhlasovat. A upozorňuji, jak tady ve Sněmovně, tak u kolegů v Senátu. Namátkově mohu připomenout, že se nám povedlo upravit případné napadání rozhodnutí u správního soudu, žaloba, kdy nově bude nutno rozhodnout ze strany soudu ve všech bodech žaloby, tzn. není možné napadat zpětně jenom jednu nevyřešenou část. Povedlo se nám vyjednat právě v zákoně o EIA to, že kompenzační opatření u těch velkých infrastrukturních projektů mohou být realizována postupně, průběžně. Jistě si budete pamatovat, že se nám povedlo nakonec s Ministerstvem spravedlnosti vyjednat, že případné soudní spory o náhradách za vyvlastnění bude řešit jeden specializovaný senát, a bude to senát v Ostravě. Na druhou stranu já za sebe říkám, že je tam spousta dobrých věcí, které se bohužel vyjednat nepovedlo. Respektuji to, byla to nějaká politická dohoda nebo politická vůle, to umění v tu chvíli možného. A není to jenom předběžná držba. Je to také navrhované zavedení zrušení odkladného účinku žaloby proti vyvlastnění. Je to zavedení povinnosti strpět průzkumné práce na pozemku. Je to zpřesnění a stanovení pořádkové lhůty na provedení přeložek atd. atd. A je to třeba také přesun těch vyvlastňovacích sporů z malých obcí s rozšířenou působností na krajské úřady, kde si myslíme, že ta specializace je prostě lepší a větší. A chci mu poděkovat a jsem rád, že dneska se shodneme. Dneska ten náš pohled na věc je poměrně podobný. Velmi pečlivě jsem vnímal argumentaci pana předsedy Stanjury o té předběžné držbě. Já za sebe říkám a teď prosím, není to žádná moje předvolební nebo politická agitka v tomto období. Já jsem připraven to, co jsem vyjmenoval, to, co vnímám, že se nepodařilo projednat, jsem připraven a beru s pokorou všechny průzkumy a odhady preferencí , pokud tu příležitost po volbách budu mít, okamžitě tyto věci začít projednávat a iniciovat jejich vstup do legislativního procesu.